4.

Z pověření vlády měl předložit návrh zákona ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ale ten je řádně omluven. Ještě, pane ministře, požádám zpravodaje hospodářského výboru Jiřího Valentu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám k projednání ve druhém čtení návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách, který má za cíl zejména uvést zmiňované zákony do souladu s novým kontrolním řádem a doplnit chybějící sankce za neplnění povinností stanovených v evropském nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Evropské unii.

Považuji za nutné vás upozornit, že v případě přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Urbana týkajícího se informování o změnách smluv a možnosti odstoupit od smlouvy bychom se dostali do rozporu s evropskou směrnicí o univerzální službě, která stanoví povinnost informovat účastníka o jakékoli změně smlouvy a o možnosti ukončit smlouvu v případě všech změn, nikoli jen v některých náležitostech. Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Birkeho, vložení nového novelizačního bodu č. 3, souhlasíme s tím, aby omezení výše vypořádání závazků při předčasném ukončení smlouvy bylo vztaženo pouze na spotřebitele.